To nejde odkládat. Když teď přikročíme k razantním opatřením, tak je to možná minutu před dvanáctou, ale spíše minutu po dvanácté. Jak se k tomu staví vláda? Aspoň z našeho pohledu zatím dost nedostatečně.

Deset miliard korun roční škody by měl přece být dost jasný důvod pro to, abychom takovou vyhlášku co nejdříve přijali. A peníze?

Ta tady chybí.

A tady vycházím z toho, co zveřejnilo samo Ministerstvo životního prostředí.

Úžasné číslo! Představte si ho do plochy.

Jak daleko je to od oficiálních programů vlády? Vláda vydala v roce 2017 koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, mimochodem velice zajímavý materiál, pod který by se asi každý z nás podepsal, podepsala se pod něj i vláda, ale nekoná podle něho. A sama to konstatuje v poziční zprávě o pokroku při plnění koncepce ochrany z roku 2019, kdy uvádí, že realizace opatření je minimální. Jsou chybějící a omezující legislativní předpisy a zatím se nepodařilo schválit jejich novelu. Vývoj zásob vody je velmi nepříznivý. Bude zřejmě nezbytné schválit vládou závazný harmonogram postupu projektových příprav a termínů. To jsou všechno věci, které jsou cílem této mimořádné schůze.

Není to tak vždy.

Ale bohužel to není většina. Tam je aktivita vlády zatím také minimální.

Ale zase je to hrozně málo.

Meliorace znamená zlepšení půdy, to není jenom odvodnění.

My jsme se tohoto tématu jako Starostové a nezávislí samozřejmě dotkli už dlouho v minulosti, protože když lidem dochází voda ve studni nebo nemají šanci si zavlažit své pozemky z potoka, protože ten vyschl, tak neběží na Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství, ale jdou za svým starostou.

Ty cesty jsou výhodné úplně pro všechny včetně zemědělců.